Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, poslankyně a poslanci, tato dvoustranná smlouva je klasickou standardní smlouvou tohoto typu, jejímž úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník ve smyslu nikoliv dnešních migrantů, pracovník, který se pohybuje mezi dvěma zeměmi nebo osoba samostatně výdělečná činná, platit sociální a zdravotní pojištění, a jak naopak on a kde, která země bude zodpovědná za to, když on toto pojištění bude čerpat. Smlouvy se podobají smlouvám o zamezení dvojímu zdanění. Dále smlouva stanoví nároky na dávky těchto osob, nárok na zdravotní péči, na důchod, a vychází ze základních principů rovnosti zacházení s občany. Většinou počty lidí, kterých se týká jsou poměrně malé. Nároky na státní rozpočet jsou také zanedbatelné, protože to je dvoustranná smlouva. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Paní ministryně všechno důležité zde asi už stačila sdělit v úvodním slově.